Co řeknu dalšího?

Rovněž tak všechny ty různé daně z hazardu, které se neustále zdražují, daně z cigaret a tak dále.

To je asi všechno.

Děkuji za pozornost.

V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Jan Skopeček.

Já jsem rád, že Sněmovna jako suverén rozhodla.

Jednací den končí v podstatě až následujícím dnem v devět ráno. Měli jsme to tady mockrát. Jsem rád, že Sněmovna vyjádřila svoji vůli, že to dneska dojedeme, ale prosím vás, nemuseli jsme to hlasovat.

Dobrý večer. Děkuji za slovo. Prosebné pohledy na to, abych byl krátký. Já už jsem koneckonců vystupoval na začátku debaty v rámci faktických poznámek.

Budeme hlasovat i zvýšení základní slevy na poplatníka, věc, kterou jsem navrhoval v Poslanecké sněmovně asi pětkrát, nikdy to nemělo vaši podporu. Nejsem nijak naštvaný, že teď to podává někdo jiný a případně to podporu získá.

Je to podle mého názoru nejlepší, jednoduchá, transparentní a spravedlivá varianta, o které budeme hlasovat. Já nesouhlasím s tím, že tento krok by byl rozpočtově neodpovědný. Jak už jsem říkal, problém veřejných financí je na výdajové straně rozpočtu.